Návrh na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

V prvním kole nebyl zvolen nikdo. Do druhého kola postupují Daniel Köppl a Jiří Koubek.